A samozřejmě potom splní další podmínky, spolupracují na objasnění toho korupčního deliktu. Já vás potom samozřejmě provedu celým usnesením. Druhá změna, když pominu legislativně technické změny, které jsou také obsahem usnesení ústavněprávního výboru, ta se týká také relativně významné formulace, konkrétně jde právě o přípravné jednání, kterým vládní návrh výrazně rozšiřuje trestní odpovědnost trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

A pokud bychom nechali vládní návrh v té navrhované podobě, myslím, že by to bylo diskutabilní, i když bychom provedli to srovnání napříč jinými trestnými činy majetkové povahy, krádežemi a podvody. Byla by to v tomto ohledu nepřiměřená disproporční přísnost.

Takže usnesení ústavněprávního výboru, které jsem se teď pokusila obsahově vám přiblížit, zní takto.

A zadruhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky: